Ten pozměňovací návrh současně do samotné skutkové podstaty navrhovaného trestného činu chovu zvířat v nevhodných podmínkách podle § 302a zapracovává definici množírny, tak jak byla představena pozměňovacím návrhem právě ústavněprávního výboru.

Děkuji za pozornost.